Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To se vracíme zase zpátky někam a je to pořád dokola. Nicméně chci upozornit na jednu věc.

Nicméně gros těch vystoupení bylo právě kolem vědy, výzkumu a inovací. Pan vicepremiér Bělobrádek zvolil jinou taktiku prostě se promlčet druhým čtením. Je to docela problém, protože čím víc na to koukáte, na jedné straně jsou zkrácené miliardy na vědu, výzkum, vývoj a inovace, ale tato vláda si pořídila vicepremiéra, a ta situace se nelepší, ale naopak se horší.

Jestliže tady někdo možná předimenzovaně budoval vědecká centra... My máme jiné představy, kam mají putovat, co má podporovat stát. Ne různé agrokomplexy a podobně. Ne v oborech s malou přidanou hodnotou.

Tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pane místopředsedo.

Dává šanci vyhovět větší části z podávaných žádostí měst a obcí.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi.

Rozumím tomu, že na rozpočtu musí být shoda, nicméně chci se zeptat paní ministryně spravedlnosti, jaké měla důvody k tomu, že návrh na přesun v rámci kapitoly, tedy nikoli na úkor zvýšení zadlužení státu ve výši 35 milionů korun na 86 tabulkových míst vyšších soudních úředníků do všech okresů, nebyl podpořen. Myslím si, že jsou samozřejmě i jiné způsoby, jak posílit kontrolu exekutorů, ale rád bych je od paní ministryně slyšel. I programové prohlášení vlády jasně hovoří o tom, že vláda posílí dohled nad exekutory. Určitě je správné platit dluhy a určitě je správné, aby exekutoři vymáhali dluhy po těch, kteří je neplatí. Všechno má mít ale svá pravidla.

Proto jsem podal tento návrh.